Rád odpovím na případné dotazy. Prosil bych však, abychom se nevraceli k tématům, která již byla několikrát diskutována a zodpovězena. Znovu opakuji: snížení daní! My daně snižujeme.

A díky obstrukcím jsou podnikatelé pohostinství okrádáni o tuto daňovou výhodu. Určitě vědí, komu mají poděkovat. Na závěr bych zde ještě připomněl slova pana poslance Šarapatky. Pan poslanec v prvním čtení řekl: Já jsem proto pro zavedení registračních pokladen, aby daně museli platit skutečně všichni, aby nedošlo k tomu, že šikovný hospodský s daněmi uteče a hloupý hospodský je prostě platit nebude. Ale současně se domnívám, že daně by měly být takové, aby těm živnostníkům, té střední vrstvě, umožňovaly spokojený život bez potřeby lumpačit. A já už jsem mnohokrát řekl a znovu to zopakuji: my chceme nízké daně, ale placené všemi, kdo je platit mají. Protože když platíme daně všichni, tak jich každý z nás platí méně. A v takovém prostředí mohou naši podnikatelé a naše ekonomika prosperovat. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Ještě než dám prostor k faktickým poznámkám, přečtu další omluvy. Omlouvá se pan ministr Pelikán z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Sedláček z osobních důvodů. Omlouvá se pan premiér a rovněž pan poslanec Petr Adam ze zdravotních důvodů. Tolik tedy omluvy. A mám teď tři faktické poznámky. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Vážený pane ministře, nemohu skrývat svoje nadšení a musím vám poděkovat. Jsem skutečně nadšen. Děkuji vám za to, že jste se na mnoho otázek snažil odpovědět nebo odpověděl. Já si myslím, že právě u takových věcí, tak náročných věcí, jako je elektronická evidence tržeb, kdy názory jsou tak protichůdné, má parlamentní diskuse svoje místo. A panu ministrovi děkuji, protože on předvedl, jak ta diskuse má vypadat. Cítím se být částečně nalomen. Předpokládám ještě několik takových diskusí a možná i moji kolegové budou zvažovat o tom, že by ustoupili od svého názoru a třeba názor i změnili. Děkuji, pane ministře, a jen tak dále. Děkuji. Dalším vystupujícím bude pan poslanec Bendl.

Pozorně jsem poslouchal pana místopředsedu vlády s těmi jeho argumenty a chtěl bych jenom technickou poznámkou reagovat na dvě věci. To první bylo to jeho komentování, že na to, aby byli všichni podnikatelé kontrolování, tak by potřeboval asi sto tisíc úředníků a že jich zdaleka tolik nebude, že nějaké obavy z příliš mnoha kontrol být zase tolik nemusí, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Jestli se bude losovat, anebo jestli to budou jenom ti, kteří budou zrovna tou největší konkurencí někoho, aby bylo potřeba je zlikvidovat. Jestliže tedy nebudou já jsem to pochopil tak rovné podmínky v kontrole jednotlivých podnikatelských subjektů. A pak je to k tomu rozhraní. Jen se zeptám: Už bylo zveřejněno?

Prosím pana poslance Kučeru. Dobrý den, dámy a pánové.

Pan ministr Babiš tady vyzýval ke konstruktivní diskusi. Má otázka je velice jednoduchá.

Pokud je bezpečnostní riziko odstraněno, jak o něm mluvil pan ministr Babiš, chtěl bych se ho zeptat, na jakém jiném protokolu tedy bude tento systém běhat. Je to děravý protokol. Některé systémy s ním dokonce odmítají pracovat, berou ho jako bezpečnostní riziko. To znamená, můj dotaz na pana ministra Babiše je velice jednoduchý. Řekl, že tento problém bezpečnostního rizika již byl odstraněn, to znamená, chápu, že tento protokol byl změněn. Na jakém protokolu tedy bude elektronická evidence tržeb pracovat? To byly faktické poznámky. A nyní prosím s přednostním právem pana předsedu Fialu. Všechno přednostní práva. Dobrý den, dámy a pánové. Já podobně jako pan ministr Babiš vyjadřuji přesvědčení, že diskuse bude probíhat věcně a že věcné argumenty budou zaznívat i ze strany vládní koalice, a doufám, že budeme pokračovat v debatě tak, jak ji dnes začal s řadou argumentů nebo odpovědí na naše otázky pan ministr Babiš. Tím samozřejmě neříkám nebo nenaznačuji, že mě přesvědčil, ale alespoň jsme se dostali do fáze, kdy můžeme o některých těch věcech diskutovat, a to diskutovat věcně a na základě dat a opravdových argumentů.

Jeden z těch argumentů, který občas slyšíme, je: A jakými podnikateli a živnostníky vy vlastně argumentujete? A z těch průzkumů, které jsme mezi podnikateli dělali, se ukazuje, že vlastně většina z nich si to dovede představit a vlastně něco takového vítá, aby se narovnalo podnikatelské prostředí. Já samozřejmě uznávám, že některé průzkumy, zvláště které byly zaplaceny nebo zadány vládními úřady, které dělala některá velká podnikatelská sdružení, tak ty průzkumy docházely k výsledku, že podnikatelská veřejnost je ve vztahu k elektronické evidenci tržeb rozpolcená.

Když se podíváme tady na ty výsledky, tak vidíme, že jsou trošku odlišné od předcházejících průzkumů.